Možná bychom mohli zjistit, kolik z nich použilo a zda mají vůbec legislativně možnost podávat antidiskriminační žalobu, zda to dělají prostřednictvím ombudsmana příslušné členské země, či samostatně, kolik takových antidiskriminačních žalob naši občané podali, v jakém stavu jsou. A já myslím, že čtvrtletně je zbytečné, že by stačilo zhruba jednou za šest měsíců. Pokud by se ukázala nějaká nesrovnalost, požádal bych českou vládu, aby důrazně protestovala na nejbližší Radě ministrů a vyžadovala uvedení do souladu těchto zpráv se zkušeností, pokud se objeví různé hodnocení našich občanů v rozporu s touto skutečností.

Děkuji. Já vám děkuji.

Já nevidím důvod, proč nepokračovat v jednání v tomto bodu. Rozprava je otevřena. Tak můžeme pokračovat. S přednostním právem pan předseda Stanjura. Upřednostnil bych dohodu stran.

Malé okénko pro pana kolegu Sklenáka: nemůžeme jednat. Ten důvod je jednoduchý. Protože platí zákon o jednacím řádu Poslanecké sněmovny. No, rozhodnu ze své pozice. Vážení přátelé, přerušuji jednání této schůze a pro ty, kteří vydrželi až do konce, mám příjemné překvapení. Dle řádně schváleného programu se bude jednat o bod číslo 56, sněmovní tisk 1012.